U nás jsou.

Pan kolega Novotný. Faktická poznámka. Prosím. Prosím kolegyně a kolegy, abyste na sebe nepokřikovali. Všichni, kdo se přihlásí, dostanou slovo, buď formou faktické poznámky, nebo řádné přihlášky, ale prosím, nekřičte na sebe. Kolegyně a kolegové, taková malá inspirace. Představte si, že v této zemi kolikrát i ve všední den, a dokonce i o víkendu, otcové od rodin, někdy dokonce i matky dětí třeba tráví večery v pohostinstvích, chovají se nezodpovědně. Já myslím, že bychom měli skutečně už vážně zvážit, jestli neomezit tedy i provozní dobu těchto pohostinských zařízení, restaurací a hospod, abychom tedy podpořili tu českou rodinu, její stabilitu, abychom lidem ukázali, jak se správně chovat, a že by třeba to pivo si v hospodě český občan mohl dát jenom do šesté hodiny večerní, aby se potom mohl věnovat své rodině. Nyní s řádnou přihláškou pan poslanec Laudát a po něm se připraví pan poslanec Kolovratník. Děkuji za slovo.

Skutečně když někde jsem, tak chci české standardy, to znamená, že najdu obchod, kde se najím nebo seženu potraviny a podobně. Takže ono to srovnávání s okolními zeměmi...

V případě, že půjdete na standardy jejich demokracie, pak bych možná přežil, že byste tady o třech čtyřech pěti svátcích si prosadili zavřené obchody, kdyby to bylo za tuto cenu. Ale tu cenu vy nenabízíte.

Výborný život to byl zejména pro studenty, kteří dnes dostali takovou ránu 17. listopadu. Kolegyně, kolegové, prosím o klid.

Ale přece jenom, abych z tohoto nestoudného návrhu nedělal frašku, připomínám jenom, že i na hospodářském výboru bylo poměrně veselé jednání.

V případě, že je nevidí a přijde tam jiný den, tak už je nekoupí.

Ta nervozita ve světě už začíná a myslím si, že vám ztuhnou rysy, a zejména chudákům voličům, až sem zase někdy ta ekonomická recese přijde. To potom z toho vašeho rozdávání jim bude velice těžko. Takže 25 procent rovnou za tyto dny můžete s velkou pravděpodobností, možná v českých podmínkách to může být buď vyšší, nebo nižší, rovnou odepsat. Uvědomte si, že to zboží někdo vyrábí, někdo dodává. Tam jsou prodejny, všechny prodejny nad 200 metrů.

Ale jestli ta plocha bude celá, nebo nebude. Ale všem bych řekl jedno. Co těm Miholům a dalším je do toho, kdo se jak živí, kdo jak pracuje, kdy pracuje a kde pracuje? Nezlobte se na mě, ale to je přece svobodná volba každého jedince. Každý má právo se rozhodnout. Samozřejmě někdy ekonomická realita, že jestliže nemůže pracovat v tomhle místě, tak velmi obtížně hledá jinde. Ale vy tady dělíte občany na několik kategorií.

Mně to skutečně nepřijde normální. Nicméně abych dlouho nezdržoval, i přestože sociální demokracie má takové priority, jako aby mohl pan Rafaj vybírat nějaké pokuty, ale zatím je nevybírá nic, i když avizoval velkou ránu na září minulého roku směrem k významné tržní síle, tak jsme tady ztráceli desítky hodin a na výborech další desítky hodin projednáváním tohoto nesmyslu, až jste to s úporností prosadili.